Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo.

My jsme samozřejmě diskutovali o tom, zda zkrátit, nebo nezkrátit lhůtu mezi prvním a druhým čtením u tohoto tisku, jaké to má případné komplikace, ale myslím si po zralé úvaze, že nakonec bychom měli přistoupit ke zkrácení právě té lhůty mezi prvním a druhým čtením, takže dávám procedurální návrh, abychom zkrátili lhůtu mezi prvním a druhým čtením na 20 dnů. Nyní s faktickou poznámkou Marek Benda, poté paní poslankyně Válková.

To znamená, že jsme v režimu článku 40 Ústavy České republiky a tam Senát nemá lhůtu ani pro projednávání tohoto tisku, takže můžeme jít tím postupem, který navrhla paní poslankyně Valachová.

Pro lhůty mezi druhým a třetím čtením platí pravidlo, které je zkrácení o 30 dnů nebo i jiné zkrácení se souhlasem navrhovatele.

Tím pádem je hlasovatelný i návrh kolegyně Heleny Válkové, takže samozřejmě pokud projde jeden, nebo žádný, o tom rozhodne Poslanecká sněmovna. Ještě paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

Dobře. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl, aby tento tisk byl přikázán dalším výborům. Má někdo návrh na další výbory? Není tomu tak. Pak tady padl návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů. Druhý návrh byl stažen.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Mohu tedy konstatovat, že jsme ukončili první čtení.

Končím bod číslo 60.